Navrhuji snížit rozpočet Lesní správy

Myslím, že je potřeba asi tedy zlepšit hospodaření spíše než žádat o dotace státní rozpočet. A poslední pozměňovací návrh, který navrhuji, je...

Rozklikávací rozpočet už zavedly Mariánské Lázně, zavedla ho Praha, zavedla ho dokonce i Poslanecká sněmovna, můžete se sami podívat, díky naší iniciativě, stejně tak ho zavedl Nejvyšší kontrolní úřad.

Možná jste zachytili v tisku, že sponzoři prezidenta dostávají podlimitní zakázky od Kanceláře Hradu, to znamená, neprobíhá tam standardní výběrové řízení a myslím, že to není správně a že bychom na to jako Sněmovna měli upozornit.

Já vám předem děkuji za podporu těchto návrhů. Děkuji. A nyní prosím pana poslance Kobzu, který je dalším přihlášeným do podrobné rozpravy, a připraví se pan poslanec Vích. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dobré odpoledne. Musím se přiznat, že po všech těch miliardách, kterými tady pohazovali moji předřečníci, se cítím trošku v minoritní roli, protože můj návrh se týká pouze 70 mil.

Tento návrh podáváme z toho důvodu, že navrhovaný finanční objem výdajového ukazatele transformační spolupráce je v návrhu státního rozpočtu na rok 2020 stále enormně vysoký, to znamená v porovnání s jinými výdajovými ukazateli, které jsou taktéž primárně zaměřeny na pomoc českého státu do zahraničí.

To znamená, zejména se jedná o školicí a přednáškovou činnost charakterizovanou Ministerstvem zahraničních věcí jako tzv. posilování občanské společnosti a demokratických institucí. Tato rozpočtová položka je dlouhodobě svázána s politickým segmentem tzv. neziskového sektoru a ve svých důsledcích silně zasahuje do vnitropolitických poměrů cílových zemí a pro ČR partnerských zemí.

Pro nás v SPD je nepřijatelné, aby zahraniční neziskové organizace anebo neziskové organizace financované ze zahraničí nějakým způsobem ovlivňovaly vnitropolitickou situaci v České republice. Stejně tak je pro nás nepřijatelné, aby naše neziskové organizace nebo námi financované neziskové organizace dělaly totéž uvedeným zemím. Podle nás jde o činnost, která není v dlouhodobém národním zájmu České republiky, protože může narušovat důvěru v bilaterálních vztazích skrze faktické porušování mezinárodněprávní a diplomatické zásady nevměšování. Jako taková by rozhodně neměla být napříště financována z českých veřejných rozpočtů, protože pro to neexistuje racionální důvod ani oprávnění. Na druhé straně docela omezené finanční prostředky vyčleněné na zahraniční pomoc by měly být prioritně alokovány do států a regionů, které jsou bezprostředně postiženy či ohroženy válečnými událostmi a jejich následky anebo humanitárními krizemi spojenými např. s následkem masové migrace, krize či živelních pohrom. Takovou lokalitou je v současné době jako prvořadá Sýrie, i ve světle nedávné, mimořádně brutální turecké agrese vůči této zemi a zejména s ohledem na osm let probíhající vojenské střety, do značné míry iniciované a živené ze zahraničí. Naším základním cílem musí být rychlá stabilizace této země, kdy jediným relevantním partnerem je legitimní syrská vláda. Proto navrhuji přesun všech prostředků určených na tzv. transformační spolupráci, 70 mil., do výdajového ukazatele obnova Sýrie, jehož navrhovaná výše 50 mil. korun je vzhledem k aktuální situaci v regionu nedostatečná, např. právě i s ohledem na tristní situaci syrských Kurdů poté, co Turecko zaútočilo na převážně jimi obývané území severovýchodní Sýrie a prakticky je okupuje. Stojí za to zmínit, že Kurdové žijící v České republice ve svém nedávném prohlášení o tuto pomoc pro civilisty v Turky napadené severní části Sýrie český stát prostřednictvím zahraničního výboru požádali. Děkuji vám za pozornost. Prosím. Dobrý podvečer. Děkuji za slovo, pane předsedající.